Jsem přesvědčen o tom, že všechny výše popsané změny zásadní měrou přispějí k efektivnímu, plynulému a úspěšnému zahájení terapeutických programů v České republice, a proto je jejich přijetí s ohledem na společenskou významnost a potenciální přínosy tohoto institutu zcela zásadní. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, ještě jednou dobré odpoledne, teď už tedy ne v roli zpravodaje, ale jako řádně přihlášen do rozpravy.

To se týká třeba momentu, kdy ministerstvo nebo rezort dopravy navrhuje, aby tady ty terapeutické programy byly prováděny zrovna a právě jednou organizací, kterou je Centrum dopravního výcviku, a proč ne nějakou jinou. Každopádně, jak jsem řekl před několika vteřinami nebo minutami, rozhodli jsme se nakonec i přes tyto nedostatky s tím projednáním souhlasit. Zvažovali jsme ještě, jestli nenavrhnout nějaký kompromis, standardní legislativní proces se zkrácením všech lhůt na tu maximálně možnou míru, ale uznávám a souhlasím s tím, že při znalosti délky procesu legislativního i ve smyslu Senátu, pak podpisu pana prezidenta, je už v tuto chvíli opravdu ten termín 1. červenec poměrně ohrožen. A už bych jenom opakoval, pokud by ta změna teď nebyla přijata, dostaneme se do situace, kdy někteří z těch přestupců, autorů závažných přestupků, by měli ze zákona uložen požadavek, případně od soudu, také samozřejmě ze zákona, absolvovat kurz, program, který zatím nikdo neorganizuje, který fyzicky není, a byť si můžeme říkat, že ti lidé, ti přestupci, kteří se toho dopustili nezlobte se na mě za ten výraz nejsou žádní beránci, nejsou to žádní svatoušci, jsou to opravdu piráti silnic, kteří se dopouštěli těch nejzávažnějších přestupků, ale i u takových lidí by určitě stát měl být fér, korektní, a pokud jim tedy ukládá nějakou povinnost, logicky by jim měl taky dát možnost, jak si tu povinnost splnit, ať už za těch, nebo jiných podmínek. Zhruba v tomto duchu jsme včera diskutovali s panem ministrem Kupkou, jak tedy předkladatelé, tak my, zástupci opozice. Ale já jenom stručně se podívám do stanoviska vlády a toto podtrhuji, není to tedy stanovisko nás, zástupců opozice, ale přímo stanovisko, které tady musím říci, že vláda, předpokládám tedy primárně Legislativní rada vlády, opravdu odpracovala věcně, korektně a nepoliticky, a to by tady mělo zaznít.